Takže tolik ta interpelace, počkám na písemnou odpověď.

Děkuju, paní předsedající. Já bych se tentokrát chtěl věnovat dočasné ochraně občanů Ukrajiny.

Já se ale ptám, kde jste na to přišel, pane ministře?

Děkuji.

Děkuju, paní místopředsedkyně, za slovo ještě jednou. Za tuhle otázku děkuju, protože tohle je zajímavá a důležitá diskuse, tohle určitě dává smysl a je potřeba se o tom bavit. Možná jenom informace pro vás, pane poslanče. Jenom pro vás, to není žádná oprava, to jenom informace. Vlastně interpretovat to tak, že nám nějakých 170, 165 tisíc osob chybí, to tak není. Odchodovost byla také poměrně vysoká, nicméně stále jsme s tímto číslem vysoce vytíženou zemí, a to i z pohledu kritérií Evropské unie. V současné době je to institut dočasné ochrany, o kterém vy hovoříte, a máte pravdu, že je implementován do našeho lex Ukrajina, nicméně je to norma, která byla aplikována celoevropsky.

Podle předběžných zpráv, a znovu prosím, předběžných, ať se tady nechytáme zase v nějaké příští debatě za slovo, podle předběžných zpráv chce Evropská komise prodloužit dočasnou ochranu do března 2025, protože bohužel to nevypadá, že ten konflikt jako takový by se chýlil ke konci. Objevují se i hlasy, ale nikde se o tom nehlasovalo, nerozhodovalo oficiálně, prodloužit dočasnou ochranu třeba na tři, na čtyři roky. Já to nepovažuju za šťastné řešení. Myslím si, že v případě konce konfliktu máme být schopni jako Evropská unie rychle zareagovat.

Teď si řekněme tu situaci reálně bez nějakého ideologického zabarvení.

Prostě potom nějaká soutěž, kdo bude mít více nebo méně Ukrajinek a Ukrajinců na svém území, je něco, čemu se chce Komise vyhnout. My v tomhle jednání chceme být aktivní a chceme samozřejmě dospět k tomu, abychom mohli ty lidi zařadit do systému solidarity, do solidárního rámce. A tady ještě upozorňuju na jednu věc, pane poslanče: ono to není schváleno. Tohle, co my jsme to přijali, je pozice Rady ministrů. Bude to schvalovat parlament a parlament se bude zabývat i postavením Ukrajinců. Děkuji. Ten pakt není schválen na Evropské úrovni. Dobře, děkuji.